Zároveň Poslanecká sněmovna doporučuje změnit prioritizaci oblastí následujícím způsobem: politickým, právním, sociálním a ekonomickým pojmům a strukturám. Poslanecká sněmovna také požaduje, aby jako základ pro občanskou kompetenci byla explicitně uvedena znalost kulturních kořenů Evropy, kterými jsou mimo jiné židovskokřesťanská kultura, řeckořímská tradice demokracie a právního státu, jakož i humanismus a osvícenství;